To, co já vidím jako klíčové, je, že tyto změny nebyly s nikým konzultovány a že nebyly dále připomínkovány ani Legislativní radou vlády. A to, co zde zaznělo jako oprávněná obava, já ji do určité míry sdílím. Jedná se totiž o to, že tento zákon na rozdíl od daňového, který je bod 44, bude muset být notifikován.

Také nestandardní jedenáctihodinové projednávání na Legislativní radě vlády a diskuse s tím spojená dává tušit, že notifikace tohoto zákona na úrovni Evropské unie nebude jednoduchý proces.

Další věc. Bavme se o navržené míře zdanění.

Není tam ani podpis a není tam ani číslo judikátu, na který se odvolává, že České republice nehrozí arbitráže v důsledku vysokého navýšení daní. To znamená, že bych očekával, že Ministerstvo financí dodá podklad, na základě kterého budeme rozhodovat, že v okamžiku, kdy se zvýší daně, tak to Českou republiku nenažene do arbitrážního soudu před Evropský soudní dvůr, jako se to stalo v případě Maďarska nebo Holandska.

Myslím si, že tento loterijní zákon přes výhrady, které k němu mám, bude přínosem pro tuto zemi a vyřeší otázku hazardu v České republice.

Sníží se dostupnost hazardu a skrze hráčskou kartu zamezíme, aby hráčstvím a patologickým hráčstvím byla ohrožena mládež a děti. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já se obávám, že tady ze strany poslance Volného jde o absolutní nepochopení, a překvapuje mě to obzvláště u předkladatele sněmovního tisku 437. Děkuji panu poslanci Bartoškovi za jeho projev. Je vidět, že kolega Bartošek se v problematice velmi dobře orientuje a že se jí zabývá, protože v podstatě potvrdil to, co řeknu já. On to řekl již přede mnou. Daňové prázdniny proč dojde k jejich posunu?

Čili ten neřešený stav se díky tomu, že nebylo splněno to, co bylo slibováno ze strany náměstka Závodského, posouvá.

Nějaké tam jsou. Na jedné straně budeme říkat, jak budeme honit všechny hospodské, aby vykazovali tržby, což je zcela správné, já to vůbec nerozporuji, a na druhé straně těm, co to provozují nelegálně a jsou daleko větším nebezpečím pro tuto společnost než ten legál, který má také negativa, ale jak už tady bylo řečeno, je to prostě fenomén, který těžko vyřešíme, když ho tady zatlučeme, tak nám tady vyroste ještě hůře, tak to neřeší. Tady je má naprostá shoda s kolegou Bartoškem a má absolutní neshoda s panem poslancem Volným, že se nejedná o daňové prázdniny. Jedná.

Já vám děkuji, pane poslanče.

A nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Tomio Okamura. Vážené dámy a pánové, každá norma, která alespoň trochu reguluje hazard, mám na mysli v prvé řadě výherní hrací automaty, je dobrá a zaslouží si jistě určitou podporu. Ne, nevyřeší.

To, zda budou lidé prohrávat v automatech po menších částkách, nebo stát více hazard zdaní, totiž neznamená, že lidé prohrávat nebudou nebo že nebudou na automatech závislí a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky.

O snahu řešit podstatu problémů totiž vládní koalici určitě nejde. A pakliže ano, tak se jedná o totální neznalost praxe.